Počkáme, až nějaký přijde, a poté nás pan místopředseda volební komise, pan poslanec... Á, už jednu členku vidím, výborně. Zahajuji tedy odpolední jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Počet vydaných hlasovacích lístků byl 140, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků také 140. Pro pana poslance Stanislava Grospiče bylo odevzdáno 58 hlasů, pro pana poslance Jaroslava Lobkowicze bylo odevzdáno 41 hlasů, pro pana poslance Milana Šarapatku bylo odevzdáno 20 hlasů. V prvním kole nebyl zvolen nikdo, protože kvorum bylo 71 hlasů. Do druhého kola postupuje pan poslanec Stanislav Grospič a pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

Budeme vás včas informovat.